Navrhované úpravy přispívají ke zvýšení bezpečnosti a obrany země, zvyšují schopnosti Vojenské policie šetřit trestné činy v rezortu Ministerstva obrany a sjednocují oprávnění a pravidla výkonu služby s Policií České republiky. Proto doporučuji postoupit návrh zákona výboru pro obranu. Jedinou otázkou, která bude součástí diskuse v garančním výboru, je, jakým způsobem se posílí kontrolní úloha veřejnosti pomocí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. A budeme pokračovat v rozpravě, a to vystoupením pana poslance Daniela Korteho, připraví se paní poslankyně Černochová.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Je to např. možnost prověřovat osoby, lustrovat je, prohlížet je, užívat donucovacích prostředků, vstupovat do bytů a provozoven, ba dokonce používat operativně pátracích prostředků.

Je celkem logické, že posílení jednoho či jedněch znamená oslabení druhého, ten druhý je v tomto případě Policie České republiky. V nedávné době jsme byli svědky masivního útoku ze strany některých dnes již bývalých policistů a některých státních zástupců na Policii České republiky v souvislosti se vznikem Národní centrály proti organizovanému zločinu a nyní jsme svědkem pokusu legislativního, kdy se z té salámové štangle odkrajují další kroužky.

Dámy a pánové, já pokládám tento návrh za koncepčně chybný, je to krok špatným směrem, a proto navrhuji zamítnout jej v prvním čtení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já na rozdíl od pana kolegy Korteho, prostřednictvím pana předsedajícího, mám dva opačné názory. Za prvé, vy říkáte, že to přispívá k oslabení, já naopak říkám, že to je zvýšení kapacit bezpečnosti a obrany země, protože tady vznikne další kapacita k tomu, aby vyšetřovala věci, které se týkají vojenského prostředí s přesahem do civilu. Zároveň je to tedy doplnění současného trestního řádu, který tím, že Vojenská policie nebo Ministerstvo obrany navrhuje tento zákon, tak vlastně jakoby ladí Vojenskou policii s ustanoveními trestního řádu. Já si myslím, že je to přesně naopak, než jste vy tehdy řekl. Ale to je rozdíl názorů. Ještě faktická poznámka pana poslance Gabala. Paní kolegyně Černochová je trpělivá jako všichni ostatní kolegové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já navážu na to, co tady říkal kolega Chalupa.

A toto není ten krok.

Já myslím, že už tady hodně z toho, co jsem chtěla říct já, řekl můj předřečník Dan Korte. Myslím, že tady skutečně stojí ten problém jako filozofická otázka. Vojenská policie není Policie České republiky a neměla by ji nikdy suplovat. V Policii České republiky jsou policisté, příslušníci Policie České republiky.

Tou změnou trestního řádu jsme přidali Vojenské policii pravomoc, aby řešila záležitosti, které se týkají hospodářské kriminality např. ve státních podnicích nic proti tomu ve spolupráci s Policií České republiky. Těch případů podle evidence, kterou jsme dostali od zástupců Vojenské policie, těch případů ročně je šedesát.

Mohla bych vám tady dát celý výčet. Mě by skutečně zajímalo, jak si pan ministr obrany Stropnický představuje zefektivnění činnosti Vojenské policie.

Vážené kolegyně a kolegové, víte, kdo nám chrání naše letiště? Lesy České republiky! Kde je Vojenská policie? Proč nechrání objekty kritické infrastruktury Vojenská policie? Proč vojenská policie má šetřit věci, které v tomto státě šetří Policie České republiky, a nechce dělat věci, které dělat podle svého zákonného oprávnění a zmocnění má, a to už nyní? Na to bych ráda znala odpověď od pana ministra, jak si představuje, že bude zefektivněna činnost Vojenské policie.